65.

Budeme pokračovat v přerušené rozpravě. O slovo se přihlásil pan poslanec Jaroslav Foldyna.

Děkuji vám, pane předsedající, za slovo. Já si myslím, že vzhledem k tomu, že uplynula určitá doba od posledního jednání, sledoval jsem rozhodnutí naší vlády a sledoval jsem vývoj v mezinárodních vztazích, k ničemu novému nedošlo. Jak jsem tady již konstatoval, v roce 2008 bylo přijato usnesení českého parlamentu, které říkalo, že žádný stát Kosovo neexistuje. Jsem rád, že se kolegové v předchozí diskusi odvolávali na usnesení českého parlamentu ve vztahu ke Krymu. Takže abychom si nepošpinili ruce, doporučuji přerušit a odložit. Nic se nezměnilo. Kosovo neexistuje.